To je ta komise, které předsedá pan Stanjura. My jsme byli seznámeni s nějakou průběžnou zprávou, ale myslím si, že to ještě neskončilo. Ale co je důležité, ta všechna ekonomická opatření nebo na podporu ekonomiky vznikala ve Sněmovně.

A teď vzpomenu do minulosti, jak jsme to přijímali Bonus, ten první. Upravoval se, pochopitelně, upravoval se i na základě debaty ve Sněmovně, na základě výboru, a různá ta opatření zastavení splátek úvěru a tak dále. Ano, byl to občas pokus omyl, ale takhle to v krizi bývá. Takže jestli budeme řešit postup přijímání zákonů ve Sněmovně, můžeme.